Můj názor je rozdílný a myslím si, že bychom měli nechat na spotřebiteli zdůrazňuji spotřebiteli , aby si měl možnost vybrat finanční službu u jím zvoleného subjektu na finančním trhu, který má odpovídající licenci u České národní banky.

necháme naopak bankám, zprostředkovatelům a dalším subjektům, kde žádná změna v tomto přístupu z hlediska Evropské unie není požadována. Jak jsem již řekl v prvním čtení a dokonce na rozpočtovém výboru, stačí zajít v České republice do kterékoliv banky či se podívat na internetu na jejich stránky a zde zjednodušeně zjistíte, že v bance vedle bankovních produktů účet, kreditní karta, úvěr můžete pořídit také životní pojištění, neživotní pojištění a další produkty nesouvisející s bankovními, například i penzijní připojištění. Paradoxem je, že tuto širokou škálu včetně všech finančních produktů mohou dnes bez problému nabízet i takzvaní nezávislí zprostředkovatelé. To jsou ti, o kterých jsme mluvili u tisku předešlého. Všichni na finančním trhu ano, jen ty pojišťovny ne. Nechci odpověď, že si to vymyslel nějaký bruselský úředník, a proto to musíme takto přesně schválit.

Já tomu opravdu nerozumím. Já už jsem o tom diskutoval v prvním čtení.

Děkuji za pochopení. Děkuji. Otevírám rozpravu. S přednostním právem pan předseda klubu ODS.

My velmi často vládě vyčítáme, že nepřiměřeně zasahuje do podnikání. Ministři, ale i vládní poslanci říkají, že to není pravda. Tak tady je jeden z příkladů, kdy zákonem chceme omezit jednu skupinu a vytvořit jí horší podmínky než druhé skupině.

Není žádný důvod pro to, abychom to jedné skupině umožnili a druhé ne. Záleží na nich, na vyhodnocení jejich podnikatelského rizika... Já se velmi omlouvám, pane poslanče, ale levá strana sálu stále hlučí a hlučí. Kolegové, prosím, mimo jednací sál.